Byl jsem označen panem premiérem, že straším naši populaci při své poslední interpelaci ohledně množství funkčních protiatomových krytů na našem území. Bohužel, musím v této činnosti i nadále pokračovat, protože to nepovažuji za strašení, ale za reálné označení stavu, který má vést k patřičné nápravě.

Za páté je možné vytvořit vektor, který se zabuduje do genomu somatických nebo zárodečných buněk, zabuduje tam gen pro produkci látek ovlivňujících chování populace a látek, které snižují reprodukční schopnosti, nejlépe za situace, kdy si toho protivník nebude vědom, a tím nepodnikne patřičné kroky k odvetě či obraně.

Je to jistě složitá otázka, ale je možné, že pokud se jí nebudeme zabývat, strčíme hlavu do písku jako ten pštros a stejně tak i dopadneme. Pokud se v budoucnu ukáže, že se stejně jako autoři zmíněných článků mýlím, jistě za to ponesu patřičnou zodpovědnost, ale jako volený zástupce obyvatel České republiky cítím povinnost nést svoji kůži na trh. Děkuji za pozornost. Děkuji. Další, kdo se přihlásil do obecné rozpravy, je pan poslanec a zároveň místopředseda poslaneckého klubu, pan Richard Brabec. Pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně.

Koneckonců, geneticky modifikované organismy používáme i v rámci potravinářství nějakou dobu a je otázka, jak se na to díváme, jestli je to doba krátká nebo dlouhá na to, abychom už měli nějaké statistické údaje k tomu, co to může přinést.

Jak už tady zaznělo od paní ministryně, od pana zpravodaje a od dalších kolegyň a kolegů, opravdu tahleta právní norma se týká především dvou oblastí, a to je zvyšování transparentnosti hodnocení rizika, které se provádí v rámci zajišťování bezpečnosti potravin a krmiv, a potom tou druhou oblastí je právní úprava ochrany informací, které je subjekt, který nakládá s geneticky modifikovanými organismy, povinen v rámci příslušných povolovacích procesů předkládat. Ti, kteří tady byli v minulém volebním období, vy si pamatujete, že jsme o tom hovořili v jiné souvislosti, v rámci jiných změn nebo změn jiné legislativy, a byla k tomu velká debata i na výboru pro životní prostředí, byla debata i v zemědělském výboru a samozřejmě padaly i obavy, které sdílí i část veřejnosti v tom, co můžou případně způsobit geneticky modifikované organismy, protože ony jsou asi nejznámější ty, které se případně vyskytují v potravinách. Asi nejvíce je známá geneticky modifikovaná kukuřice, ale těch plodin je samozřejmě více, a přirozeně se to netýká jenom rostlin nebo plodin.